Já vám děkuji.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jestliže budu kritizovat ten předklad, tak prosím nekritizuji pana ministra.

K tomu samotnému zákonu, nebo novele. Já už nevím, jaká mám použít slova snad Kriste Pane! Já mám paní Jourovou velice rád, byl jsem jeden ze tří poslanců, kteří se jí zastávali, když byla přepadena na letišti bezpečnostními orgány, a věřil jsem, že je férová. Ale to, co vyšlo z její dílny, z jejího ministerstva po mnoha měsících, je dosti otřesné. Samozřejmě nebudu dávat návrh na zamítnutí v prvním čtení, což bych asi udělal za všech jiných okolností, ale ta situace si skutečně vyžaduje nějaké řešení. A každé řešení je pořád ještě o něco lepší než žádné řešení. Na půdě hospodářského výboru se uskutečnilo setkání jednak zástupců ministerstev kromě ministra vnitra, který tam chyběl, protože to byl nějaký, bych řekl, téměř vrchol kriminalizace investorů, veřejných investorů podotýkám to byl nějaký březen, jestli se nemýlím, nebo začátek dubna, konec března tak tam byla celá řada ministrů a nebo jejich zástupců a slibovali radikální rychlou změnu, alespoň v první fázi do konce června paní ministryně změnu parametrickou. Nic z toho se nestalo. Dneska tady máme tento předklad. Tak z té diskuse, která tam probíhala, snad je tam jedině vyřešená otázka Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Ale nechápu, proč ministerstvo potřebovalo tři čtvrtě roku, a stejně to nevyřešilo, aby se změnily parametrické věci.

Takže i když dodržíte limit stavby, tak přesto můžete být dokonce kriminalizován, nebo minimálně porušíte zákon o zadávání veřejných zakázek a já nevím, kolik dalších různých předpisů... Dalších předpisů právě proto, že to ujede.

Já jsem čekal, zda kolegyně a kolegové ztiší hlasitost svých rozhovorů. Nestalo se tak. Tak vás nyní žádám, abyste skutečně snížili hladinu hluku. Takže zcela zbytečně, nevím, neřeší. Další věci. Všeobecně známý nešvar že není dobrá projektová dokumentace, správci sítí nevědí ani, kde mají sítě a jaké mají sítě.

Teď je tady zaváděn termín okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat. A zase to je otázkou posouzení potom permanentních oznamovatelů orgánů činných v trestním řízení. Je to obrovská pastva pro právní kanceláře, které si bude muset dál investor najímat, aby ony dělaly výklad toho, co se tímto rozumí. V jiných souvislostech a v jiných zákonech je zmíněna péče náležitého hospodáře. A ten termín tady není takto rozebrán, aby se tam daly dát skutečně průběžné úpravy stavby, změna postupu výstavby, která s sebou nese něco... Můžu poprosit pana... Mohu to zopakovat. Ale skutečně vás, kolegyně a kolegové, prosím, abyste nediskutovali v sále, abyste poslouchali, co se přednáší, a diskusi abyste přenesli do předsálí. Děkuji vám.

Proč my tedy máme mít jenom těch 20 %, když zbytek Evropy má od 30 do 50 %? A i evropská směrnice nová, na kterou se paní končící ministryně odkazovala, výrazně liberalizuje ten přístup. Já nebudu zdržovat, ale musím říct jedno. Jenom to, že naléhavá potřeba něco s tímto zákonem dělat mě nevede k tomu, abych skutečně podal návrh na zamítnutí v prvním čtení. Předpokládám, že garančním výborem je hospodářský výbor, kde se tohle téma probírá téměř na každém jednání, protože ono zasahuje do celého veřejného sektoru způsobem negativním. Nicméně jenom s politováním musím říct kdyby někdo místo celostránkových mediálních povídání o tom, jak udělá revoluci v zákonu o zadávání veřejných zakázek, aspoň něco udělal... My tady máme konkrétní důkaz, že bohužel, bohužel neudělal. A obrátí se to i proti této vládě, protože pan ministr Prachař nebo jeho nástupce, nevím, jak to dopadne, neprosadí nic.

Nevím, co je tak složitého na tom, napsat jednoduchou novelu. A závěrem svého vystoupení podotýkám, že v hospodářském výboru jsme změny, které nám tam byly přislíbeny, požadovali napříč politickým spektrem, zleva doprava. Nabízeli jsme, aby se to urychlilo a nešlo to do připomínkového řízení což teď úředníci různých resortů ukázali přesně, že z toho udělali zase takové nic, až na dvě tři výjimky v zákonu , že to můžeme podat jako poslanecký návrh, který podpoří, a bylo by vhodné, aby to udělal někdo z koalice, aby to mělo širší podporu.